Závěrem mi dovolte poděkovat všem spoluobčanům, kteří slušným způsobem vyjádřili svůj názor na porušování lidských práv v Čínské lidové republice a není jim lhostejné chování naší současné hlavy státu.

K vlastní zprávě. Již jsem tady říkal, že se ohrazuji a nesouhlasím s tím, aby byla nazvána jako závěrečná. Chápu, že pro někoho by bylo velmi dobré, aby byla závěrečná, a vyzývám příslušné výbory parlamentu, jejichž nejsem členem a které to mají v náplni práce, aby se důsledně oběma kauzami, jak chováním policie v Bochově, tak zejména během návštěvy čínského prezidenta, zabývaly. Jenom tady krátce, shrnutí hned začíná: Policie zajistila bezpečný průběh návštěvy čínských vrcholných představitelů standardními prostředky. Přiznám se, že souhlasím s tím, že čínských představitelů ano. Jediný, kdo zřejmě se bezpečně necítil nebo nemusel cítit, byli občané České republiky, kteří mají jiný názor než prezident Zeman, čínští vítači a čínský prezident. Pak se tady mluví o instruktáži. Letmý pohled do té zprávy na mě dělá dojem, že někdo nařizuje, a nakonec mohou být potrestáni policisté, kteří plnili příkazy, které byly na konkrétních místech. Tak to mě trošku ta zpráva bez hlubšího studia nějakým způsobem k tomu přivádí. A co se týká vlastní záležitosti Hradčanské náměstí.

Konala se tam řada velmi citlivých, bezpečnostně rizikových akcí. Vždy dopředu bylo vše pečlivě naplánováno, neexistovalo, aby někdo ad hoc na poslední chvíli měnil perimetr bezpečnostní, vždy ti, co to připravovali, byli plně profesionální, vždycky všechno proběhlo ke spokojenosti. Občané byli dopředu informováni o záborech, o všech opatřeních.

A jestli autor zprávy chtěl usvědčit sám sebe nebo Policii České republiky a pražskou ochrannou službu a všechny, kteří připravovali návštěvu čínského prezidenta, tak tou zprávou se podle mé amatérské zkušenosti usvědčil a dává důkaz o tom, že něco přestalo v této zemi fungovat. Děkuji za pozornost. Budeme pokračovat přednostními právy předtím, než se rozhodneme o schválení programu schůze. Nyní vystupuje pan ministr vnitra Milan Chovanec, také s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych okomentoval nejenom tu zprávu, ale i debatu, která zatím proběhla.

Našel jsem ji ve stavu, kdy tam byli dva policejní prezidenti, z čehož jeden tam byl podle následujících rozhodnutí soudu nezákonně. Ten samý policejní prezident se teď stal politikem a velmi pečlivě si čtu jeho vyjádření, kdy kope do týmu, za který sám předtím kopal. Ale je to jeho možnost, chce se státi politikem, je to jeho právo.

Já nebudu obětovat jednoho jediného člověka bez toho, aby byl vinen. Já ty lidi prostě a jednoduše budu bránit. A víte proč?

Já s těmi lidmi mluvím.

Já tady znovu říkám, že policie tu návštěvu jako celek zvládla velmi dobře, a opět z tohoto místa té policii poděkuji. Oni tu návštěvu zvládli velmi dobře. Bylo to několik tisíc policistů, kteří byli postupně nasazováni, tisíc policistů denně řešilo návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky, který na návštěvě České republiky byl poprvé v historii. A pokud se nemýlím, tak jsme byli jedinou evropskou zemí, kterou navštívil. Bylo tady hovořeno o tom, že firmám vznikly škody. Mě to mrzí. Také jsem před léty podnikal a chápu, že ty krátkodobé ztráty pro ty firmy a podnikatele jsou bolestné. Na druhou stranu tahle země pravděpodobně získá investice v řádu stovek miliard korun.

Já jsem také jednoznačně říkal, že pokud se prokáže, že by policie měla plošný příkaz stranit čínským občanům proti českým, že má příkaz strhávat tibetské vlajky, že má tento příkaz od vedení policie, tedy od policejního prezidenta nebo jeho náměstka, že okamžitě ze své funkce rezignuji. Než bych tak učinil, tak bych udělal všechno pro to, aby ti policisté, kteří to zavinili, odešli přede mnou. Nic takového se neprokázalo. Když se podíváte na instruktáž, kterou všichni policisté měli, tak je tam napsaný pravý opak.

Na druhou stranu já vždycky prosím o několik málo dní nebo týdnů na to, abychom byli schopni věci vyšetřit, abychom byli schopni nejenom zkoumat ten jeden záznam a tu jednu fotografii, ale mluvit s těmi lidmi, aby podali svá svědectví, aby měli možnost se vyjádřit. Demokracie není o tom se ukřičet. Demokracie je přece o tom, že každý má právo říct svůj názor, aby pravda vyšla najevo. A my jsme se pokusili ten svůj pohled, který je opřen i o ta svědectví, shrnout do této zprávy. Já si dovolím, vaším prostřednictvím, pane předsedající, souhlasit s panem poslancem Laudátem, že zpráva není závěrečná. Ten problém, který tady je, se bude vyvíjet. Vliv ministra vnitra na to je nula, takto se v minulosti Poslanecká sněmovna rozhodla a inspekci ministra vnitra převedla do systému Generální inspekce bezpečnostních sborů, což je v pořádku, já to respektuji. Ale mé nástroje k tomu ty věci šetřit svou vlastní inspekcí jsou nulové. Mám interní audit, mohu šetřit ekonomiku, nakládání s finančními prostředky v policii a to bezesporu také inspekce nebo tedy audit ministra vnitra činí. Byly tady zmiňovány návštěvy jiných politiků, prezidentů, papeže a dalších. Já si dovolím připomenout, že jsme trošku v jiné situaci. Jsme ve světě, kdy terorismus a ohrožení terorismem je daleko naléhavější, než byl za dob těch návštěv, o kterých hovoříte. Já si opravdu nedokážu představit, že bychom chtěli dopustit, aby některý z účastníků návštěvy tak jako za návštěvy pana prezidenta Obamy ho mohl pohladit. Já už nechci zažívat to, aby někdo ze srandy pistolí na kuličky střílel po prezidentovi České republiky.